To vypovídá hodně. Ukázkovým příkladem takového spojenectví je předlužené Řecko, které do krachu dostaly v prvé řadě vysoké výdaje na zbrojení, kdy si Řekové kupovali německé a další zbraně a německé a další banky jim na to ochotně půjčovaly, přičemž peníze fakticky Řekové ani neviděli, protože tekly na účty zbrojařů. Nevím, nakolik v Řecku bezhlavé vyzbrojování a zadlužování bezpečnostně pomohlo.

Ten si nejprve udělal jasno, jakou armádu potřebuje, a buduje ji jen s ohledem na vlastní potřeby, přičemž velkou část zbrojní výroby si zajišťuje sám.

Dělá jen to, co prospívá jeho občanům, občanům Izraele, tedy opak filozofie paní ministryně obrany Černochové, ODS a Fialovy vlády, která naopak dělá často to, nebo většinou to, dokonce možná už jenom to, co řadě českých občanů, možná i většině, vůbec nevyhovuje.

A to je cesta, kterou každý, kdo má zdravý rozum, musí odmítnout.

V prvé řadě je ale třeba rozpočet analyzovat, diskutovat strukturální parametry a shodnout se na zásadních změnách, které přinesou obrat k dosavadnímu trendu zvyšování výdajů bez ohledu na rekordně rostoucí příjmy.

Tento úřad, který má mít nově stovky zaměstnanců, vzniká v situaci, kdy na ministerstvech jsou funkční odbory pro digitalizaci, a i odboráři si stěžují a diví se tomu, jak to, že na tom úřadu bude jednou tolik zaměstnanců, a ty výdaje jsou samozřejmě obrovské.

A jak by se ta miliarda hodila třeba zoufalým důchodcům nebo zoufalým matkám samoživitelkám, které dneska často nemají ani na každodenní živobytí, ani na své děti.

Vláda neřeší příjmovou stránku rozpočtu, rezignovala na možnost zdanění dividend v nadnárodních korporacích podnikajících v České republice a rovněž namísto potřebného šetření bezdůvodně dále zvyšuje výdaje na státní byrokracii. Navrhujeme přesměrovat zbytné výdaje státu včetně zahraničních směrem k našim potřebným občanům a podnikatelům. Navrhujeme také přesun výdajů z inkluze ve školství na podporu speciální pedagogiky. Navrhujeme rovněž snížení odvodů do EU, snížení plateb takzvaným solárním baronům, snížení příspěvku mezinárodním organizacím či dotací neziskovým organizacím s politickým programem.

Chceme zvýšení podpory bydlení, českého průmyslu, exportu či Integrovaného záchranného systému a chceme také navýšení státní rozpočtové rezervy pro boj s inflací.

Pokud nám koalice tyto naše návrhy neschválí, potom takto koncipovaný návrh státního rozpočtu poslanci SPD nepodpoří. Děkuju za pozornost.

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pane ministře, dámy a pánové, dovolte, abych zareagovala.

Já bych tady mohla zopakovat celou řadu argumentů, proč s tím rozpočtem nesouhlasím.

A vůbec i tento rozpočet je hrozivý, který vlastně dostal výdaje na historickou výši, pokračuje trend zadlužování, a hlavně tam není žádná tendence řešit strukturální deficit.